Za nás, za opozici, za hnutí ANO, můžu slíbit, že vždycky budeme bojovat za to, aby těch peněz v dopravě bylo více.

Děkuji za pozornost. Tak vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana ministra Stanjury, nicméně... Už je tady faktická poznámka.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Martin Kolovratník se holedbá tím, že si zakládá na tom, aby jeho příspěvky byly korektní. Tohle ani omylem korektní nebylo. Byla to definice farizejství. Dobře ví, jak ty jednotlivé kroky opravdu probíhaly.

To je dodržení slova, které jasně zaznělo na vládě i mezi námi a tady je zpět 5 miliard korun proto, abychom jinde na velmi důležitém místě dokázali pomoci. A na té pomoci tady panovala shoda. Teď říkáte, že vlastně jste na začátku navrhoval, ale to bylo několik měsíců předtím, aby tam finanční prostředky ve výši 5 miliard přibyly. Tak já chci říct, že tohle pominutí toho časového sledu je fakt nekorektní. A hned k tomu přidám další konkrétní argumenty, proč to vystoupení kulhá na všechny nohy. Kulhá například proto, že kdybychom bývali nesáhli k odpovědným a nezbytným krokům v oblasti slev, tak by už tehdy chyběly v tom rozpočtu více než 4 miliardy korun. A teď kritizovat současnou vládu, že jsme vás nevyslyšeli, že jsme tam rovnou nenavrhli ony 2 miliardy učinili jsme tak v okamžiku, kdy je to nezbytné nutné a kdy vidíme na konec. A ano, předpokládali jsme, že se lidé vrátí do vlaků a do autobusů a je to moc dobře, že se vrátili, ale kdybychom bývali zůstali u původních hodnot, tak teď budeme hledat další minimálně 2 miliardy korun, jinými slovy, o další miliardy korun prohloubíme státní dluh. Ale to se zdá, jako by vás nezajímalo. Tohle nás ale musí zajímat, pokud chceme Českou republiku nepřivést k horším koncům a nedopustit ve výsledku třeba i její bankrot. Tak, jak to navrhujete, odpovědná politika nevypadá. No ale co se stalo?

Taková je realita. Takže ve výsledku to byla tato vláda, která dosypala, zajistila z jiných prostředků další finanční prostředky právě na úhradu POZE. A dostávám se k dalšímu důležitému bodu. V okamžiku, kdy se daří v tuto chvíli vykupovat pozemky, reagujeme na situaci a hledáme způsob, jak jednu z klíčových staveb, na které tady panuje absolutní shoda, že je potřeba dostavět, Pražský okruh, tak přinášíme navíc finanční prostředky na výkup pozemků. A místo v žádném případě po vás nechci, abyste nás chválil ale místo toho, abyste to myslím v tomto směru korektně přešel mlčením, tak je to předmětem vaší kritiky. Reagujeme na to, že se v tomto případě dokonce daří výkupy pozemků nad původní předpoklady, a protože je to tak potřeba, tak tam finanční prostředky vracíme.

Ještě zareaguji na to, co zaznívalo dopoledne z úst pana místopředsedy Havlíčka. Projednávali jsme na Státním fondu dopravní infrastruktury nezbytný výhled na příští rok, kolik je potřeba pro investice, a férově jsme řekli, že to je opravdu 150,9 miliardy korun. Mimochodem, kritizovaný rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok, který jsme upravili tak, aby tam bylo 127 miliard korun, ve výsledku po úpravách, po všech těch změnách tam letos bude rekordních 133 miliard korun. To je také realita, kterou je možné velmi snadno dohledat.

Zpátky k tomu, co je nezbytné zajistit pro rok příští a hledat způsob, jak to udělat. Tak je to 150,9 miliardy korun, návrh, který musel podle zákona výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválit. Kdyby to neudělal, nemáme se dál o čem bavit. Je to poctivě posbíraný soubor investic a finančních prostředků na to, aby se žádná stavba nemusela zastavit a aby mohla běžet dál jednak příprava a jednak aby se mohly spouštět stavby, které jsou nejen nachystané, ale na které opravdu Česká republika čeká. A za těchto složitých okolností je na současné vládě, aby zajistila finanční prostředky, a přestože to bude mnohem bolestivější, hledáme nejrůznější způsoby spolu s ekonomy, spolu s odborníky na to, jak pro Českou republiku zajistit finanční prostředky. A samozřejmě že to bude souviset s tím, co v následných dnech a týdnech musíme udělat v oblasti nákladů na energetiku. Ve výsledku v rámci schvalování rozpočtu odpověď na to, jak zajistíme ty nezbytné prostředky, budete mít. Dřív to není možné a dřív by to bylo neodpovědné. V žádném případě jsem se nechoval přehlíživě vůči panu místopředsedovi Havlíčkovi, jak naznačil. Přístup, který uplatňuji v rámci hledání řešení pro vážný problém investic v České republice, je v tomto směru korektní a koneckonců i diskuse, která na Státním fondu dopravní infrastruktury, na tom výboru, následně proběhla, to jednoznačně ukázala.

To kdyby se bývalo mělo naplnit, tak to znamená, že se opravdu velká část staveb bude muset zastavit. Já jsem ale přesvědčený, že se podaří ten problém opravdu vyřešit a že přineseme konkrétní návrh, jak v České republice dál stavět a jak naplnit celou řadu klíčových příslibů, a navíc shody napříč celým politickým spektrem ohledně potřebnosti investic do dopravní infrastruktury, tak i potřeb lidí, kteří v České republice žijí. První pan poslanec Kolovratník.

Ale teď to vezmu odzadu, reakce na vaši reakci. Vy jste řekl, že nepotřebujete od opozice chválit. No vidíte, a já to občas rád udělám, někdy za to i od svých kolegů dostanu za uši, že chválím. A kdybyste mě prosím poslouchal, tak já jsem zrovna ty výkupy pozemků komentoval kladně, že prostě to je věc, která se povedla díky liniovému zákonu a nemám důvod k tomu být kritický. Tak to je ad jedna. Když už tady od vás slyšíme kritiku, jak jsme to nepřipravili, jak jsme to nepřichystali, tak já to doplním a upřesním. Máme oba, pane ministře, rádi fakta.